Paní ministryně zde garantuje, a uvedla to i v expozé, tzv. evropské peníze. Kolik to stálo nákladů. Mnohé problémy se ještě teď řeší.

Spádové obvody mateřských škol opět to zde padlo. Další sporná novinka, která omezí samozřejmě rodičovskou svobodu zvolit pro dítě konkrétní školku.

Většinou samozřejmě v Poslanecké sněmovně.

Víte, když jsem četl v sobotu v novinách, že je potřeba přehlasovat veto prezidenta republiky proto, aby nebyla snížena politická pozice pana předsedy vlády a renomé ministryně školství, tak jsem také zpozorněl.

Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Sklenák a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem na dnešním jednání grémia Sněmovny avizoval, že ambicí vládní koalice je dnes projednat body, které svítí na tabuli. Předpokládám, že do 19 hodin nebude problém je projednat.

Registruji váš procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců. Pro návrh 97, proti 45. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Stahuje ji, dobře. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, paní ministryně, ono už opravdu mnohé bylo řečeno. Skoro by se dalo říct, že už není moc toho, co k tomu dodat. Člověk sám, když vidí, jakým způsobem bude v praxi aplikována tato vládní novela školského zákona, co vlastně všechno způsobí a jak na to předkladatel zákona reaguje, tak si říká, zda vás nechat páchat toto politické harakiri, neboť jak zde už bylo řečeno napříč politickým spektrem, starosty z různých politických subjektů je z praktických důvodů tato novela zákona odmítána, neboť vidí, jaké konkrétní dopady to rozhodnutí nebo tato legislativa přinese. Bylo tady zmiňováno, že jsou to zejména organizační a finanční věci, na které obce upozorňují, protože nebudou schopny pokrýt požadavky, které ten zákon vyvolává. Pro rodiče možná příjemná představa, že už ve dvou letech budou moci odložit dítě do mateřské školky, aby zajistili své jiné životní potřeby. Nicméně pro obce to bude znamenat výrazné finanční náklady. A zatím, i kdyby nám ministryně... Kolegyně a kolegové, ale poněkolikáté vás žádám o ztišení. V případě, že budete neustále zvyšovat hladinu hluku v sále, budu muset jmenovat. Děkuji moc.

Ty dopady už jsou dnes, protože já jako bývalý starosta většího města a současný zastupitel malé obce z praxe musím říct, že už se prostě ředitelé základních škol a mateřských škol začínají zaobírat tím, které děti z jiných obcí, ve kterých nejsou základní a mateřské školy, nebo zejména mateřské, pokud je nutíme tam vytvořit kapacity, budou muset mateřskou školu, kterou zřizuje obec, která ji má, opustit, aby naplnili kapacity dětmi z té své dané obce. Protože někteří rodiče, a bude to pro ně velmi nemilá zpráva, se totiž dozvědí, že obec, která zřizuje svoji mateřskou školu, dá přednostně prostor svému občanovi, rodině, která je s trvalým bydlištěm v dané obci.